Současně to, co funguje, nezatěžuje veřejný rozpočet rozšiřováním o další skupiny cizinců z třetích zemí. To jsou prostě takové ty bezbřehé výkřiky.

A to, přátelé, nebylo.

To je ten zásadní rozdíl.

Já vám také děkuji.

Ještě jednou dobrý den, kolegyně a kolegové.

Bohužel kraje, města a obce jsou až poslední v řadě, a dostanou tedy jen to, co na ně zbyde.

Na dnešní den, dobře. Dnes jako první bod.

Název bodu je Zpráva ministra dopravy k průjezdnosti železničního koridoru u Poříčan a návrh na zařazení, prosím vás, ne dnes, ale zítra ráno jako první bod, protože domnívám se, že nás to bude zajímat, nejen nás, ale i občany.